Jak již bylo výše uvedeno, razance a bezprostřednost zajišťovacího příkazu a na něj navazujících a s ním v praxi správce daně spojených opatření exekučních vyžaduje, aby pokud možno po celou dobu vedení sporu před správními soudy o podstatu toho sporu, tedy především o existenci, právní důvod a rozsah zajištěné daňové povinnosti, měl daňový subjekt rozumnou naději na zachování své ekonomické existence. Uvedená zásada, tedy pokud možno zachovat existenci daňového subjektu po dobu řízení před správními soudy, má být důsledně uplatňována v případech, kdy je z povahy věci sporu o vlastní hmotněprávní daňovou povinnost patrné, že jde o skutečnosti tak či onak právně nebo skutkově sporné a v nějaké míře nejasné. Jinak řečeno, jdeli o spor o právo a s ním spojené skutkové okolnosti, má být daňovému subjektu pokud možno umožněno, aby spor vedl a dovedl do konce, ať již bude výsledek sporu jakýkoli, to znamená bez těch likvidačních důsledků uplatněním zajišťovacího příkazu, které nemají vratnou podobu, a jsou tedy nenávratné. Zajišťovací příkaz, a konstatuje to i odůvodnění tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, říká, že pravým smyslem a účelem jeho existence je výlučně nebo převážně podvodné jednání, například v podobě podvodu na DPH.

Je třeba dát přednost zachování existence daňového subjektu po dobu řízení před správními soudy.

Dámy a pánové, já bych samozřejmě mohl... To rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je poměrně rozsáhlejší, to odůvodnění je velmi precizně vyhotoveno. Když to shrnu, tak Nejvyšší správní soud jasně konstatuje, že má jít o mimořádný prostředek, ke kterému se má Finanční správa uchýlit při vážných situacích, při nenávratných situacích, v případech, kdy hrozí riziko, že daňová povinnost nebude splněna, a kdy také jsou jasné důkazy o tom, že se ta firma dopustila buď podvodného jednání, nebo podvodně vznikla. Takže tady Nejvyšší správní soud stanovil jasné mantinely pro Finanční správu.

To si myslím, že je stav, který by v právním demokratickém státě neměl být, a proto je tady moje výzva i k panu premiérovi, aby jako nejvyšší představitel výkonné moci, protože Finanční správa patří do výkonné moci, je součástí výkonné moci, tak si myslím, že my jako zákonodárný sbor bychom měli dohlížet nad tím, aby výkonná moc dodržovala zákony, dodržovala soudní rozsudky, a v tomto případě usnesení Nejvyššího správního soudu. Proto poté, co bude otevřena podrobná rozprava, se do ní hlásím a navrhnu příslušné usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém budu navrhovat, aby Poslanecká sněmovna vyzvala předsedu vlády k takovým opatřením, aby Finanční správa dodržovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nezneužívala institut zajišťovacího příkazu. Děkuji za pozornost.

Už raději ne.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, omlouvám se, nechci samozřejmě upírat čas přihlášeným kolegům, tak jenom v rámci své faktické poznámky. Chtěl bych říci, že to je opravdu závažné téma a že je třeba, aby se jím zaobíral i rozpočtový výbor, takže já hodlám na možný termín, který bude rozpočtového výboru, také tuto otázku předložit. Chybí mi tady pan ministr Babiš. Nicméně velice bych uvítal, aby u toho byl samozřejmě i ministr financí, který je zodpovědný za Finanční správu, má to v gesci svým způsobem.

A bohužel je tak nějak přecházeno to, co je opravdu smyslem toho zákona a ustanovení zákona, daňového řádu, aby to bylo opravdu používáno ve výjimečných, odůvodněných případech. Samozřejmě daně se musí vybírat. Daňový poplatník je povinen platit daně. Daňová správa je povinna vybírat daně od poplatníků.

Čili dnes bez usnesení a poté bychom se rozhodli, jak dál. Dobře.

Paní poslankyně, máte slovo.

Co bude výsledkem? Výsledkem bude jednoznačně ještě nižší výběr daní. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Kde vezmete peníze, vážení přátelé ze sociální demokracie, na své sociální programy?